Sjednání dohody je završením dlouhodobých vztahů Evropské unie, Evropské komise a členských států EU o nalezení společného postupu při ukončování platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie, které jsou s právem EU neslučitelné.

Těmito státy byly Dánsko a Maďarsko.

Děkuji vám za pozornost.

Je přítomen? Není přítomen.

Ano, tak možná předseda výboru.

Musíte z hlavy, pane poslanče.

Děkuji. Navrhuji... Já bych vás nechal domluvit, ale tak to prohlasujeme, jo? Ať je to korektní. Kdo souhlasí se změnou zpravodaje na pana poslance Veselého?

Prosím, máte slovo. Děkuji, kolegové, za mohutnou důvěru a vám, pane předsedající, za slovo.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, hnutí SPD nepodporuje implementaci a ratifikaci dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod a investicích mezi členskými státy Evropské unie. Za naprostý základ mezinárodních vztahů a jejich smluvních nastavení považujeme vztahy mezi samostatnými a suverénními státy, které si na základě dobrovolnosti a vzájemné výhodnosti vzájemně upraví své záležitosti, a to zejména záležitosti obchodní a ekonomické, které se týkají jich samotných, popřípadě jejich firem a občanů. V tomto ohledu jsou dohody o investicích a jejich ochraně tradičním a funkčním nástrojem vnitrostátního a mezinárodního práva, kde si suverénní státy vzájemně nastaví své vztahy, protože jen ony vědí, co je pro ně a pro jejich občany nejlepší. Jsme proti tomu, abychom tyto kompetence delegovali na orgány Evropské unie, které z podstaty věci naše české národní a ekonomické zájmy nehájí a ani hájit nemohou. Ale hlavně, Evropská unie je organizací dočasnou na rozdíl od národních států, které jsou trvalé, a dočasné je i členství některých států v Evropské unii, jak vidíme nyní například u Velké Británie. Proto není ani praktické rušit jakékoliv vzájemné dvoustranné dohody mezi členskými státy Evropské unie, protože zanedlouho může lehce nastat, že je budeme muset vyjednávat znovu. Proto navrhujeme zamítnutí tohoto tisku. Děkuji za pozornost. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Tady bych si znovu u tohoto tisku dovolil navrhnout zkrácení lhůty pro projednání na 30 dní. Nikoho dalšího nemám, takže končím obecnou rozpravu.

Má někdo jiný návrh? Nemá. Tady byl návrh na zamítnutí, ano.